Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já věřím, že i na ty další přihlášené se v debatě dostane. Možná to nebude dnes, ale pochopil jsem, že se k této látce budeme ještě dále scházet v tomto měsíci.

Ale respektujme to.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale my jsme ve třetím čtení. A přečtěte si jednací řád. My jsme to tady dotáhli do takové dokonalosti, že veškeré věci, které se měly říct právě při tom druhém čtení, se říkají teď. Ale obstrukce ve třetím čtení se staly teď momentálně nástrojem, který nás tady stojí mimořádné a zvláštní schůze. A je vidět, jak nás to hrozně baví, i na tom počtu poslanců v sále.

Pěkné páteční odpoledne, vážení kolegové.

To byl váš cíl.

Nepodpořili. Naštěstí díky hlasům poslanců SPD zvýšení důchodů prošlo.

My jsme tady nic neblokovali minulý týden. Naopak jsme tady veřejně řekli, že ten zákon podpoříme, přestože ho považujeme za nedokonalý.

Než dám slovo paní poslankyni Pastuchové, tak přečtu omluvy.

Děkuji, pane předsedající.

Na tomto zákoně spolupracovalo opravdu mnoho lidí, udělali jsme mnoho práce.

Vy nám tady říkáte, že tu nikdo nesedí.

Tak asi tolik k tomu, jak se tady v tomto domě pracuje. Co se týče těch výroků pana předsedy Okamury, tak za prvé jste ani správně anglicky nedokázal přečíst název té organizace, ale tak to už jsme zvyklí, že řada našich kolegů politiků jaksi tento jazyk neovládá.

Já jsem pochopil, a vidíme to všichni, že předvolební kampaň začala a předvolební kampaň běží, to jednání Sněmovny vůbec neodpovídá tomu charakteru, jak jsme tady byli zvyklí jednat ty uplynulé čtyři roky. Všiml jsem si, že zatím má jedny z nejvyšších výdajů na volební kampaň.